To není tak, že my někomu bereme tisícovku ze současných výdajů.

Tyto peníze nemáme kryty příjmy ani z pojištění, ani jakýmikoliv jinými a bude to znamenat jenom navýšení dluhu České republiky a občanů této země.

Děkuji, pane ministře.

Vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat na několik takových otázek. Jedná se tedy o to, že se už dlouhou dobu hovoří o tom, že je Česká televize že v podstatě ty peníze, které jsou vybrány koncesionářskými poplatky, nestačí na provoz, a že tedy je bude nutno zvýšit.

Děkuji za odpovědi. Děkuji, pane poslanče.

Rozdělím svou odpověď na dvě části, začnu tou druhou. Já jsem, pane kolego, prostřednictvím paní místopředsedkyně, zachytil vaši interpelaci na pana premiéra, která byla fakticky identická.

Předběžná odpověď je taková, že z koncesionářských poplatků se ukrajinské vysílání neplatí, nicméně samozřejmě zjistím nějaké detaily. Můžeme si když tak případně potom upřesnit, co jste měl přesně na mysli.

Takže já chci takto veřejně říct, že ještě zjistím detaily ohledně toho, zda opravdu by mohlo docházet k tomu, že by z peněz koncesionářů mělo být placeno ukrajinské vysílání. Chci ale doplnit jednu věc.

Děkuji, pane ministře. Má pan poslanec zájem o doplňující otázku? Má, prosím. Děkuji panu ministrovi, že se tímto způsobem na to tedy snažil ještě připravit s nějakým předstihem. Ještě jednou děkuji za odpovědi. Děkuji. Tímto končíme tuto interpelaci. Nyní dostane slovo pan poslanec Jiří Mašek, který byl vylosován na 12. místě.

Ta historie je taková, že smlouva byla podepsána ještě za Babišovy vlády. Vzbudila velkou mediální pozornost už tehdy, protože jeden kulomet tam stál více než 1 milion. Byly k tomu nějaké investigativní pořady.

Děkuji, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Takže ať to tady nevypadá, že si Černochová tady vybírá teď nějaké nové kolegy. Ne, Černochová má téměř stejné kolegy, kromě politických náměstků, jako měl pan ministr Metnar.